Ta čísla tam byla uvedena, takže já nedávám žádný návrh na usnesení. To ovšem neznamená, že souhlasím s tím, co mi pan ministr napsal. Dobrá, takže tímto považujeme tento bod za uzavřený. Já vám děkuji. Nyní s přednostním právem prosím k mikrofonu pana předsedu Sněmovny Jana Hamáčka. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, plním svůj slib, který jsem učinil na jednání grémia Sněmovny, že dnes velmi krátce a stručně poinformuji o schůzce, která se konala 17 2. na Pražském hradě.

Jsem přesvědčen, že jako předseda Sněmovny, pokud jsem se této schůzky účastnil, tak si Poslanecká sněmovna zaslouží aspoň tuto velmi stručnou informaci. Chci říci, že tato schůzka byla asi první v historii České republiky, kdy se sešli vysocí ústavní činitelé, prezident republiky, předsedové obou komor Parlamentu, předseda vlády, ministr zahraničních věcí a ministr obrany, a diskutovali o zahraniční politice.

První téma byl Islámský stát a rizika, která z toho plynou pro Českou republiku. Druhým tématem byla situace na východě Evropy, konflikt na Ukrajině. Třetím tématem byla otázka Východního partnerství a čtvrtým, spíše podtématem, byla koordinace zahraničních cest.

Chci říci, že jsme se obecně shodli na tom, že vnímáme Islámský stát jako velké nebezpečí pro euroatlantickou civilizaci.

Mediálně samozřejmě nejzajímavější bylo prohlášení pana prezidenta republiky o možném vyslání polní nemocnice do Jordánska.

Jednou ze schopností, kterou Česká republika má, je samozřejmě i tato schopnost Armády České republiky. Nicméně celá tato záležitost závisí na případném zájmu přijímacího státu, a až poté bychom tedy přikročili k nějakým dalším opatřením. Co se týká Ukrajiny, debatovali jsme o pozici Evropské unie. Shodli jsme se na tom, tou největší výhodou je, že se podařilo v rámci Evropské unie udržet jednotný postoj, a shodli jsme se také na tom, že v případě, že by nedošlo k naplňování dohod z Minsku a hrozilo by, že tato věc bude zásadním tématem Evropské rady v tomto měsíci, tak že tu schůzku ještě zopakujeme. Nicméně náš pocit v současné době je, že přes všechna úskalí a komplikace se situace na Ukrajině spíše uklidňuje, a tudíž ke schůzce není důvod. Prodebatovali jsme možnou spolupráci s jednotlivými zeměmi Východního partnerství a shodli jsme se na tom, že je to projekt, který budeme dále rozvíjet.

Ještě pár poznámek k formátu. Dohodli jsme se, že v tomto formátu se budeme scházet i nadále Pane předsedo, já se omlouvám, ale je tady opravdu velký hluk. Poprosím kolegy, aby se ztišili. Pokud si mají co říct, aby tak učinili v předsálí. Děkuji. Já už nebudu dlouho mluvit, pouze k formátu.

Další jednání máme naplánováno ještě do poloviny tohoto roku a hlavním tématem bude ekonomická diplomacie. To znamená, já bych chtěl poprosit relevantní výbory Poslanecké sněmovny, ať tedy zahraniční, popřípadě hospodářský, pokud mají pocit, že k tomuto tématu je něco, co by předseda Poslanecké sněmovny měl prezentovat na úrovni této schůzky, tak jsem připraven buď navštívit jednání výboru, pokud povedou debatu k tomuto tématu, popřípadě zohlednit usnesení a doporučení takovýchto výborů ve svém vystoupení na té příští schůzce. Děkuji za pozornost a nebudu dále zdržovat program Sněmovny. I já děkuji panu předsedovi. A dříve než pokročíme v jednání, ještě tady stále mám jednu osiřelou interpelaci na téma financování sociálních služeb kraje výše obdržených financí na paní ministryni Marksovou a nejsme schopni rozluštit podpis.

Děkuji.

Dále bychom projednávali body z bloku druhého a prvého čtení dle schváleného pořadu schůze. Poté bychom se případně věnovali bodům z bloku zprávy, návrhy a další.

Bod navrhuji zařadit ihned před pevně zařazené body. Děkuji za pozornost. I já děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych si dovolil požádat, poprosit o pevné zařazení následujících bodů na dnešní schůzi, a to konkrétně bodu číslo 5, je to návrh poslanců Jiřího Miholy, Sklenáka, Faltýnka a tak dále, zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, sněmovní tisk 366, druhé čtení, a dál bodů číslo 2, 3 a 4, což je de facto pokračování v té diskusi o finanční ústavě, kterou jsme včera vlastně přerušili, a to konkrétně na dnešek po již pevně zařazených bodech.

Ano? Výborně, děkuji.